My jsme připravili velké osvětové akce po jednotlivých krajích. Každý měsíc chceme navštívit jeden kraj, kde budeme dělat skutečně semináře pro lékaře.

Já doufám, že za rok se nám podaří systém vyladit tak, aby fungoval a byl ve prospěch jak lékařů, tak především pacientů. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

Usnesení jsem přečetl, takže myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, mohu druhé čtení ukončit. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

Já vás ještě jednou odhlásím a požádám o novou registraci, protože se mi to nepodařilo. Ještě jednou.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Končím bod č. 1. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

Pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí je přítomen. Podle programu opravdu začneme bodem, který je jeho.